Rozumím tomu tak, že návrh není podle úterní dohody na přerušení do 11 hodin, ale na přerušení na dobu neurčitou. Ano? Dobře. Pokusím se s tím vypořádat podle jednacího řádu. Přece jen bych... No, když odcituji jednací řád...

Ještě předseda klubu ODS.

Aby to bylo úplně naprosto jasné. Já bych ji specifikoval, že prostě musí být uzavřena například do příštího zasedání organizačního výboru, protože to já považuji za potřebné. Pan kolega Kalousek akceptuje, takže do dohody předsedů poslaneckých klubů, která bude oznámena nejbližšímu zasedání organizačního výboru. Tím vyhovíme jednacímu řádu.

Kdo je proti? Děkuji vám.